Jak jsem už řekl, toto usnesení nebylo načteno v podrobné rozpravě ve druhém čtení, nicméně dneska bylo předneseno v rozpravě.

Za druhé budeme hlasovat návrh A jako celek, komplexní pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Dále návrh B pana poslance Kohoutka.

Děkuji. Slyšeli jsme proceduru.

Hlasování pořadové číslo 283. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji, můžete nás provést hlasováním.

Zahájil jsem hlasování.

Návrh byl přijat. Další prosím. Další je návrh A jako celek, komplexní pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Hlasování pořadové číslo 285. Přihlášeno 166 poslankyň a poslanců, pro 161, proti nula, zdrželo se 5. Návrh byl přijat. Já se omlouvám, v příštích hlasováních budu dávat stanoviska jak výboru, tak navrhovatele. Tento návrh upravuje precizaci a specifikaci veřejných listin a ověřování podpisů.

Zahájil jsem hlasování.

Hlasování pořadové číslo 286. Návrh byl přijat. Další prosím. Pozměňovací návrh upravuje hrazení nákladů spojených se správou některých informačních systémů veřejné správy.

Stanovisko navrhovatele? Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Další prosím.

Stanovisko navrhovatele? Zahájil jsem hlasování.

Hlasování pořadové číslo 288. Návrh byl přijat. Další prosím.

Stanovisko navrhovatele? Ptám se, kdo je pro.

Výbor nepřijal stanovisko.

Hlasování pořadové číslo 290. Přihlášeno 166 poslankyň a poslanců, pro 37, proti 60, zdrželo se 69. Další prosím. Dalším návrhem je návrh E3 pana poslance Profanta. Vysloveně uvádí právo odvolat souhlas se sdílením dat. Tento návrh ji jen konkretizuje. Stanovisko navrhovatele?

Pan místopředseda. Pane předsedající, k hlasování číslo 290, já jsem se zdržel, ale na sjetině mám ano. Děkuji.

Garanční výbor vyslovil souhlas. Stanovisko navrhovatele?

Další návrh.

Stanovisko navrhovatele? Ptám se, kdo je pro.

Hlasování pořadové číslo 293.